Budeme tedy, jak jsem říkal, pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

A nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde mám postupně přihlášku paní poslankyně Valachové, poté pana poslance Martínka, pana poslance Grospiče a dalších. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Budu také reagovat na některé své předřečníky. Především bych chtěla říct, že návrh státního rozpočtu, tak jak je předložen, včetně deficitu, podporuji a podpořím ho v rámci prvního čtení. Ten důvod je jednoduchý a myslím si, že je jasné, že procházíme velmi těžkou zkouškou, kterou bezpochyby boj s COVID19 je, a potřebujeme zdroje na to, abychom dokázali udržet ekonomiku v chodu, a nejenom to, abychom samozřejmě se velice rychle vrátili na původní kondici naší ekonomiky a pokud možno tuto příležitost zúročili i tak, že změníme vůbec povahu našeho hospodářství, naší ekonomiky a naší budoucnosti právě skrze dobře zacílené finanční prostředky, které skrze státní rozpočet ekonomiku podpoří.

Problémem by samozřejmě bylo, kdybychom finanční prostředky špatně zamířili, zacílili a špatně investovali, a to, myslím, není v žádném případě náš případ. Zaznělo tady tím reaguji na předřečníky vaším prostřednictvím, pane předsedající z úst pana poslance Skopečka to, že snad vláda hnutí ANO a sociální demokracie hospodařila, prohospodařila tedy, s šílenými deficity. Samozřejmě není to pravda, a pan kolega Skopeček to ví. Koneckonců i já sama jsem při různých předkladech rozpočtu kritizovala, že návrh ano, byly navrhovány deficitní rozpočty v období růstu, ale také je pravda, že nakonec skončily vyrovnané, nebo dokonce s přebytkem, což si myslím, že z pohledu občanů je docela podstatná věc. To znamená, v tomto období růstu nakonec to dopadlo tak, že jsme hospodařili vyrovnaně, nebo dokonce s přebytkem.

Další věc, kterou bych chtěla říct, a myslím si, že to patří na první čtení rozpočtu, v minulých letech se veřejné finance jak státu, tak obcí a krajů konsolidovaly. Také jsme v minulých letech velkými prostředky investovali do regionů, do území.

Já jsem přesvědčena o tom, že to je také jeden z důvodů, proč se nám daří z hlediska makroekonomických údajů relativně se držet, jak státu, tak koneckonců i našim krajům a obcím.

Tady bych chtěla říct, že mi to samozřejmě dělá velkou starost. Víte, že před několika dny jsme tady diskutovali o možných kompenzacích například směrem ke krajům, ale já věřím, že náš celkový přístup, naší vlády, jak v tom příštím rozpočtu, tak ve výhledu a v dalších opatřeních směrem k obcím a krajům doposud byl a bude i nadále fér a budeme samozřejmě pečovat o to, aby se kraje či obce nedostaly například při ucházení se o úvěry u soukromých bank nebo o evropské peníze skrze Evropskou investiční banku do situace, že by tyto prostředky nemohly získat. Protože je jasné, že dotační politika v těch příštích letech určitě nebude úplně tak bohatá, jak jsme byli zvyklí v době hospodářského růstu.

To tady bylo opakovaně chváleno a já si myslím, že podpora investic z hlediska dalšího rozvoje, nastartování ekonomiky je dobře v rozpočtu zpracována.

Na druhou stranu se přiznám, že v období právě přerodu ekonomiky, protože ekonomika skutečně se v tuto chvíli z hlediska celého světa do určité míry rodí znovu díky koronaviru, tak myslím si, že v této době bychom možná zasloužili ještě ambicióznější investice směrem ke vzdělávání. A já budu velice ráda, když případně při svém shrnutí v rámci prvního čtení rozpočtu paní ministryně financí případně ještě doplní informace směrem k plánu obnovy a k velkým evropským prostředkům, které budou mířit v těch následujících letech do naší země právě na podporu například digitalizace, podporu vzdělávání nejenom tedy dětí, studentů, žáků, ale také do podpory dalšího vzdělávání dospělých. Myslím si, že to je velká výzva bezpochyby, plán obnovy, a v rámci evropských peněz na toto bude určena velká částka. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Jak už jsem řekla, rozpočet podpořím a samozřejmě se budu těšit na debatu v tom dalším čtení rozpočtu, kdy už se budu věnovat své srdcové záležitosti, to je školství a vzdělávání.